Dobře, o jejich počtu a platech rozhoduje sám ministr na svoji odpovědnost. Všichni pracují jako političtí nominanti ministra.

Ale děkuji.

Ve finálně dohodnutém návrhu těchto pěti stran nejde tedy o odpolitizování státní správy, ale pouze o jiný systém jejího řízení zájmovými skupinami stojícími za jednotlivými politickými uskupeními.

Takže jen doplním, že na německých ministerstvech pracují státní tajemníci, kteří jsou jmenováni doživotně a jsou díky tomu imunní vůči politickým tlakům, které do státní správy prostě podle hnutí Úsvit nepatří. A právě imunita vůči politickým tlakům na obsazování pozic v případě přijetí této verze služebního zákona v České republice nenastane. Vrácení do druhého čtení nyní podpoříme, jelikož si myslíme, že je zákon třeba jako takový dopracovat, a pokusíme se vložit ještě také některé naše pozměňovací návrhy. Ostatně vrácení do druhého čtení jsme ve Sněmovně během projednávání sami navrhli.

Hnutí Úsvit není součástí této pseudoopoziční smlouvy, která má zajišťovat politickou kontrolu ve státní správě. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, kompromis nemá být cílem politiky, ale pokud je výsledkem složitých politických jednání dobrý kompromis, tak je to v pořádku. My jsme tady takového výsledku dosáhli. Já bych chtěl ocenit postup všech zúčastněných politických stran a vládní koalice, korektní postup při projednávání našich návrhů. Občanská demokratická strana odpočátku požadovala jednání, preferovali jsme u takto významného zákona dohodu napříč politickým spektrem. K takové dohodě jsme nyní velmi blízko a my to oceňujeme. My samozřejmě chceme ten zákon ještě více vylepšit, proto předložíme některé pozměňující návrhy, které se budou týkat hlavně otevřenosti výběrových řízení, ale dopředu deklaruji rozhodnutí Občanské demokratické strany dodržet politickou dohodu a podpořit přijetí tohoto zákona. Proto také dnes podpoříme vrácení do druhého čtení. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych sdělil této Sněmovně, že Komunistická strana Čech a Moravy, její poslanecký klub, není součástí dohody, o které je tady řeč, a nemyslíme si, že politická dohoda a dosažený kompromis z této politické dohody vzešlý bývá vždy nejlepším řešením, nebo bývá vždy jediným řešením daného problému. Ten návrh, který vzešel z politické dohody, má podle našeho soudu ještě velkou řadu nedostatků. My jsme připraveni vzhledem k tomu, že naše připomínky ve valné většině nebyly při těch jednáních akceptovány, jsme připraveni podat je, uplatnit je ve formě pozměňovacích návrhů v okamžiku, kdy bude znovu otevřeno opakované druhé čtení, s tím, že pokud jde o dnešní hlasování o vrácení do druhého čtení, tak jen připomínám, že například ve vystoupení Jana Klána v prvním čtení, respektive v druhém čtení a v dalším projednávání tohoto návrhu, opakovaně poslanecký klub KSČM požadoval vrácení do druhého čtení, aby se ta vstupní materie dokázala velmi účelně, velmi efektivně napravit, abychom měli dostatek prostoru na to, abychom připravili pozměňovací návrhy, mohli také jednat jak o celkové koncepci tohoto zákona, tak jednotlivých konkrétních podrobností, které bezesporu tato složitá a nadčasová norma potřebuje. Nestalo se tak, koneckonců aspoň dnes tedy formálně podpoříme vrácení do druhého čtení. Sděluji, že vzhledem k tomu, že nejsme součástí vládní koalice a pravice, cítíme se velmi svobodní jak v podávání pozměňovacích návrhů, tak v hlasování pro jednotlivé pozměňovací návrhy, a koneckonců i v hlasování pro konečnou verzi zákona tak, jak vzejde potom po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Možná by se s troškou nadsázky dal nazvat zákonem pozičním. To tak maximálně.

Zatím to tak nevypadá. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Velmi krátce. Chtěl bych zde ocenit přístup opozice i koalice v tom, že jsme udělali džentlmenskou dohodu a tu jsme dodrželi. A největší přednost a bonus, které já vidím, že vznikne norma, která se nebude v dalším volebním období zásadně měnit. Takže doufejme, že u takto zásadních norem, které se budou dotýkat života v České republice, budeme schopni stejným způsobem i do budoucna vzájemně vyjednávat. A nyní prosím k řečnickému pultíku pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, teď budu mluvit spíše za sociální demokracii než za vládu jako celek. Chtěl bych také ocenit vůli většiny politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně k dohodě o podobě zákona o státní službě. Sociální demokracie měla samozřejmě svoji ideální představu o tom, jak by ten zákon o státní službě měl vypadat. Nežijeme ale v ideálním světě a je potřeba, aby zákony tohoto typu procházely v Poslanecké sněmovně s větší podporou, než je jen podpora stran vládní koalice.